Návrh za navrhovatele má uvést pan kolega Jaroslav Foldyna. Nebo pan kolega Tejc? Dobře, pan kolega Tejc.

Požádal bych, aby u stolku zpravodajů zaujal místo i pan poslanec Radek Vondráček, který je zpravodajem výboru ústavněprávního. Nyní pan předseda výboru, pan poslanec Jeroným Tejc má slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o to, abychom dnes doprojednali druhé čtení tohoto tisku, jednoduše proto, že čas běží, a pokud chceme, aby byl účel tohoto návrhu zákona, který jsme předložili, naplněn, tedy aby byla prodloužena lhůta pro kontrolu majetku, který se vydává na základě zákona, kterému zjednodušeně říkáme o církevních restitucích, tak je třeba, aby návrh zákona byl podle mého názoru schválen na této schůzi, kdy jsme už tak tím dlouhým několikaměsíčním projednáváním nestihli lhůty první, kdy se rozhodovalo o vydání, nicméně nyní se rozhoduje v mnoha desítkách, stovkách a tisících případů o schválení dohod, a já jsem přesvědčen, že kapacity státních orgánů v dnešní chvíli, a myslím, že se to ukazuje v mnoha případech, nejsou dostatečné na to, by řádně byly prověřeny všechny dohody, aby se skutečně v jednotlivých případech nemohlo stát, že bude vydán majetek, který by podle zákona být vydán neměl. A samozřejmě všichni víme, že vrátit tento proces zpátky po vydání už není možné. Takže já si vás dovoluji požádat o racionalitu dnešního jednání. Vím, že půl hodiny na projednání druhého čtení není vždy dlouhá doba, ale myslím si, že to není ani krátká doba, a já bych vás moc poprosil, abychom dnes stihli doprojednat druhé čtení tohoto návrhu zákona, abychom se věnovali skutečně této problematice.